A pokud jde o vyjádření pana místopředsedy Pikala, tak samozřejmě že to je ustanovení jednacího řádu. Existuje samozřejmě pro ústavní činitele přísaha na Ústavu České republiky, a i když budeme přihlášeni, tak je právo nehlasovat.

Takové právo existuje.

Prostě nedošlo k takové dohodě mezi devíti politickými kluby v této Poslanecké sněmovně, abychom mohli ty priority řešit. Takže když je neřešíme, někteří zvolili silové řešení, jiní předpokládali, že bude nějaké jednání, které bude probíhat ve standardní, poslední standardní schůzi Poslanecké sněmovny, protože ostatní schůze budou mimořádné, svolané kvůli tomu, že nemáme dojednané některé priority, které očekávají občané České republiky, že projednány budou, ať už je to zákon o sociálním pojištění, a potom tady budou návrhy, které přijdou zpátky ze Senátu, a ty budeme muset v září dodělat. Může se stát, že některý zákon vrácený Senátem nepodepíše prezident a budeme tady klidně, promiňte mi, 6. října, i to se může stát. I taková realita tady už byla v minulosti, jo?

Děkuji.

A já na stenozáznam ještě přečtu omluvy.